To se vyloženě mine. Mine se to o řadu měsíců, možná i let.

Co se stane?

Na druhé straně bych si hrozně přál, a to tady zdůrazňuji, odstranit tu četnost kontrol na jednu činnost.

A závěry těch kontrol?

Myslím, že tak jak je ten zákon nastaven, já jako zástupce samosprávy mimo jiné, kromě své parlamentní činnosti, tento návrh zákona nikdy nepodpořím.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, máme před sebou zákon, který byť nese nadpis o Nejvyšším kontrolním úřadě, tak že to svádí ke spravedlnosti kontroly, ale to bez toho, aniž bychom dostali, a musím říct, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj kolem toho právě byla značná diskuse, dostali závěry jednotlivých kontrol a množství kontrol, které se na úrovni samospráv dějí, to za prvé.

Možná si pamatujete tu diskusi mezi Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem financí. My tady posilujeme, nebo tento zákon posiluje pravomoci NKÚ kontrolovat samosprávná rozhodnutí měst, obcí a krajů. To znamená posuzovat rozhodnutí zvolených zastupitelů, kteří plní nějak svůj volební program, nabídnout občanům, jak naložit s prostředky, které ta obec má, prostřednictvím svého volebního programu, který může být součástí kontroly, skoro bych řekl, nezávislého kontrolního úřadu, neboť se mu bude zdát naplňování volebního programu té či oné politické strany či politického subjektu nezávislých atd., atd., kandidujících se jim bude zdát neefektivní, neekonomický, jako program, který povede k tomu, že je to neúčelné zacházení s finančními prostředky. A ten návrh zákona říká, že NKÚ toto posoudí, udělá jakýsi protokol a kontrolovaná osoba bude muset, má povinnost, zastupitelstvo, zaujmout stanovisko. My už jsme se na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nebyli schopni shodnout na tom, co to je zaujetí stanoviska. Protože kdo donutí, aby zastupitelstvo většinově přijalo nějaké usnesení, když toto povinni nejsou, nebo nějaké usnesení přijmout, zdali už toto nebude porušení zákona o NKÚ?

To je napsáno v důvodové zprávě a myslím, že je velmi na pováženou si říct napříč politickým spektrem, protože je to, řeknu, potom politicky zneužitelný materiál.

A třeba nám to dopředu řeknou, abychom náhodou jako starostové a zastupitelé neudělali chybu. Myslím, že takovouhle představu o fungování samosprávy může mít jenom někdo, kdo nikdy žádnou odpovědnost na úrovni samosprávy nenesl.

Myslím si, že by stálo za to, aby tento zákon opravdu doprojednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, aby měl šanci dostat se k datům, která chce mít k dispozici. A podotýkám napříč politickým spektrem, nebylo to něco, na čem tancovali opoziční zastupitelé.

Proto si dovolím, pane předsedající, podat návrh na přerušení tohoto bodu, a to do projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Děkuji vám za pozornost a prosím o hlasování. Jde o procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy.

Pro příchozí oznamuji, že byl podán procedurální návrh na přerušení projednávání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu do skončení projednávání ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který nedokončil svoje jednání ve výboru, o čemž nás zpravodaj informoval.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 21, z přítomných 99 poslanců pro 24, proti 64.